Doporučující stanovisko. Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 119. Návrh byl přijat. M2, M3 kolegy Bendla směřuje ke koordinaci sněmovního tisku stavebního zákona s vládním návrhem zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, sněmovní tisk 936. Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 120. Návrh nebyl přijat.

Nedoporučující stanovisko. Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 121. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Návrh je obdobný jako předcházející. Ale tady je to bez stanoviska.

Tady jsme doplnili text: Pokud přijat, nehlasovatelný R15. Jestli není totožný, tak je hlasovatelný. Tady se spletla legislativa. Tak, dobře.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat. Nyní budeme hlasovat o změně zákona o ochraně ovzduší, krok 69. Je to pozměňovací návrh A59 výboru veřejné správy a regionálního rozvoje. Doporučující stanovisko. Paní ministryně? Zahájil jsem hlasování číslo 124 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 124. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat. Nehlasovatelným se stává C53.

Doporučující stanovisko.

Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 125. Návrh byl přijat. Další návrh.

Doporučující stanovisko. Paní ministryně?

Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 126. Návrh byl přijat. Ano, můžeme přistoupit k hlasování jako o celku. Pane předsedo, máte slovo. Děkuji, pan předseda klubu ODS má také stanovisko asi před hlasováním. Prosím, pane předsedo. Já mám podobnou žádost, ale jiný časový interval.